Připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste pokud možno většinově podpořili senátní verzi.

Proč to mají dělat i ti, kde se nezakládá nemocenské pojištění? Proč na každé nové pracovní místo musí tuto informaci hlásit na úřady práce? Dokonce i na ta místa, kde si dopředu nějakého zaměstnance vyberou? Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Skopeček, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným v rozpravě. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vystoupit s názorem poslaneckého klubu KSČM k návrhu zákona o mimořádném příspěvku. Na začátku si neodpustím pár poznámek k přípravě tohoto návrhu.

Musím však říci, že jeho vlastní podoba, tedy jak je tento návrh legislativně napsán, bude přinášet ohromné problémy všem personalistům a účetním, kteří ve společnostech právě zpracovávají mzdy. Jednoznačně musíme říci, že vláda své PR, jak chce pomoci zaměstnancům a motivovat je, hodila veškerý potřebný proces pro získání uvedených financí na firmy. Nejde zde o zaměstnavatele, ale opravdu o značnou administrativní náročnost, která přibude lidem, kteří zpracovávají tyto podklady.

Nemůžeme přece očekávat, že jak lékaři, tak samotní zaměstnanci budou znalí jen díky projednávání v Poslanecké sněmovně a médiím. Ze strany zaměstnavatele bude docházet na upozornění, ale až v době, kdy se dostane na stůl oznámení o pracovní neschopnosti. Další zátěží pro zaměstnavatele je dnešní hrazení nemocenské dle zákona. Díky mnoha podobám doby karantén se stává ve velké míře, že hrazení 60procentní nemocenské ze strany zaměstnavatele se může i zásadně prodlužovat.

Tím se však znovu požaduje po zaměstnavateli úhrada celé této doby.

Náš klub dnes podpoří verzi Poslanecké sněmovny, ale jen z toho důvodu, abychom donutili vládu, respektive MPSV, k okamžité nápravě a reakci na prodloužení karantény na 14 dnů, a především na úpravu částky příspěvku. Díky složitosti, které ministerstvo svým návrhem připravilo, požadujeme o úpravu na jednotnou částku. Chápeme i argumenty, že si tak zaměstnanec může přijít na vyšší částku, než má skutečný výdělek. Je však třeba říci, do jaké výše hrubé mzdy, a zároveň hovoříme o dočasném opatření, které má přece motivovat lidi hlásit kontakty a nastupovat do karantén. Za nás bychom viděli například 350 korun za den. Pomůže to především nízkopříjmovým, ale i středněpříjmovým občanům a důvody jsou ulehčení celé administrativy. Zároveň zde říkám, že pokud vláda přijde s částkou bez uvedené úpravy, budeme dávat vlastní pozměňovací návrh a že si podporu sežene v Poslanecké sněmovně, není pochyb.

Bohužel v tak krátké době, kdy se legislativa přijímala v legislativní nouzi, jsme nedokázali adekvátně reagovat a vyhodnotit veškeré dopady.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem...

Já jsem chtěl říct, že to není motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby lidé do práce nechodili. My, kteří teď už řekněme od října řídíme nebo pokoušíme se dělat antigenní testy u všech našich zaměstnanců, tak my víme, kdo má jít na karanténu a kdo na karanténu nemá jít.

Naopak, ještě prodlužovat a zvyšovat částky na 500 korun a 14 dní, tak to nás, všechny firmy, ještě poškodí.

Co se týká pozměňovacího návrhu paní Gajdůškové, prostřednictvím předsedajícího, chtěl jsem říct, že to je spíš takový komunistický návrh, ale musím se komunistům omluvit, protože oni to sami taky vyhodnotili jako špatné řešení. Nicméně musím říct, že kdybychom si měli dát na misku vah peníze a prodlužování, tak pro nás je jednodušší raději ty lidi nahlásit. Ta hlásicí povinnost není tak drakonická jako to, že nám to vyžene lidi, částka peněz plus ještě prodloužení, které je ještě vyšší, než je nemoc s covidem, které... po 10 dnech stejně musíte lidi znovu testovat.